Bohužel není to celkem ani náš problém, že Ministerstvo spravedlnosti má tak poměrně dlouhou dobu, kdy nebylo schopno konat, a dostali jsme se až na ten seznam, teď přesně nevím, jak se to jmenuje, protože to tady s sebou nemám. Ale hrozí nám určité postihy a sankce, a proto nás Ministerstvo spravedlnosti žádá o to, abychom tento zákon, i s výhradami, které jsem teď řekl, nebo otazníky, které já mám, schválili hned v prvním čtení.

Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, vím, že už je šest hodin večer a už to nikoho tak trochu nebaví, a současně říkám, že jsme slíbili Ministerstvu spravedlnosti, že nebudeme blokovat přijetí tohoto návrhu zákona. Nebudeme blokovat jeho projednání v rámci § 90 kvůlivá mezinárodním závazkům. Blokovat přijetí nebudu. Jenom vysvětlím, proč ani já nezvednu ruku pro tento návrh zákona.

Jenom nevím, kdo je opravdu sepisuje.

Financování terorismu a zejména podpora a propagace terorismu.